Přitom starosta má papír českého orgánu státní správy, který dokonce podléhá, myslím, i novému zákonu o státní službě, který jsme také museli přijmout, abychom mohli čerpat peníze. Také to byla ex ante podmínka toho, abychom mohli vůbec čerpat.

Ale to je problém, který bychom měli řešit společně.

Také jsme slyšeli, že když to neschválíme, nebudeme moci čerpat.

A situace dneska vypadá tak, že jsme přesně tam, kde jsme být nechtěli. My jsme schválili zákon a díky tomu zákonu nemůžeme my sice můžeme čerpat, ale fyzicky nemůžeme, protože musíme plnit nové povinnosti a to, co jsme měli nachystáno, už neplatí. Nebude to s tímto zákonem hodně podobné? Já nevím. Já očekávám desítky pozměňovacích návrhů tady i v Senátu. Pro mě není rozhodující doba.

Důležitá otázka, která se diskutuje oprávněně, je zvýšení objemu nebo ceny 20 %, 30 %, 50 %.

To má logiku. Pak se bavme o tom procentu.

To mě nikdo nepřesvědčí, že tenhle výmysl, že méněpráce se nepočítají proti vícepracím, že jsme si vymysleli sami.

Šup, podíl evropských peněz dolů, podíl městských peněz nahoru! Přesto jsme byli tzv. trestáni za porušení pravidel čerpání evropských peněz. Naprosto nelogická věc.

To je podle mě důležitější než konkrétní návrh zákona.

A vám nezbývá nic jiného než to provést na vlastní náklady, případně se s tou firmou pak soudit o to, aby peníze, které jste vynaložili na opravu, uhradila, ale mezitím vám ta firma udělá úplně to samé a vy jste nuceni tu zakázku udělat znova. Rozuměl bych tomu, kdyby váha kritéria reference byla omezena shora, aby nemohla převažovat.

Je pravda, že tady existuje mýtus, že se musí v dnešní době soutěžit na cenu. Nemusí. Ale zejména úředníci mají oprávněnou obavu, protože se kriminalizuje rozhodování o veřejných zakázkách. Přispívají k tomu i politici na všech úrovních.

Ale cena bez kvality nemá žádný význam.